Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, to, co se odehrává kolem této novely zákona, která původně měla být transpoziční, je docela ne zrovna příjemné.

Myslím si, že za této situace asi bude nejlepší, nebo doporučoval bych vrátit se k původnímu předkladu, protože tam je evropská transpozice povinná. Dokonce mám pocit, že už podle ní se naše letiště a létání řídí, i když neplatí. A co se týká dalšího, tak v éře dronů, už to tady zaznělo, nemá smysl blokovat váhu modelů našich modelářů. Myslím si, že na vašem volném hlasování stejně všichni nakonec skončí jako samostatné jednotky. Každá jedna osoba. To má budoucnost, takže švarcsystém, když to řeknu ve zkratce, pro piloty asi také není nic proti ničemu.

Uvědomte si jedno budete rozhodovat o tom, teď a zákonem, o rozsáhlých majetkových sporech. Za prvé, zákonem budeme soudit tam, kde jsou nějaké soudy, tahanice. Za další jste připraveni říci, co je více, jestli letecká licence, anebo majetek? Ministři se asi dohodli ne, tak o patro níž, jejich náměstci či vyslaní zástupci. Nicméně se domnívám a můj návrh je, že bychom se pokusili připravit nějaký návrh doprovodného usnesení ke třetímu čtení, které by zaúkolovalo obě ministerstva, aby hledala cestu, jak se dlouholeté, a je to pravda, mnohaleté spory pokusit vyřešit. Pak byste měli mít také k dispozici nějakou analýzu. Protože když vezmu tam, kde je to vyhrocené, tak je to letiště Příbram, letiště Kladno a v jiném gardu letiště Líně. Tam jsou vojáci a tam podle mého už to může zasahovat i do nějakých záležitostí, kterými by se případně, a tou analýzou, mohla také zabývat Bezpečnostní rada státu. Myslím si, že ve shodě bychom spíš než a já bych varoval před tím, abychom za této situace přijímali některé pozměňovací návrhy. Ale nemělo by to skončit nějakým nicneděláním, protože i paní ombudsmanka vyzývala, že je neudržitelné, aby byla zřejmě porušována ústavní práva občanů mít svůj majetek, nějak s ním nakládat. Ale bojím se, že to nemůžeme udělat na koleně tady pomocí pozměňovacích návrhů, které předkládá buď jedna, nebo druhá strana sporu. O nic jiného tady nejde. Takže já teď říkám, druhé čtení není problém, ale myslím si, že budeme muset, nebo by bylo vhodné, pokud bude koaliční spíš shoda mám pocit, že nebude koaliční shoda ale znovu otevřít problematiku v hospodářském výboru a přehodnotit některé své postoje, což se týká právě pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. S přednostním právem, omlouvám se, pan ministr obrany. Prosím, pane ministře. Po něm pan poslanec Klaška. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručně bych rád potvrdil nebo podpořil to, co tady zaznělo od pana kolegy Ťoka, že majetkoprávní věci řešit v této novele asi není ten nejlepší nápad, protože by opravdu celou záležitost to nesmírně protáhlo. A to ostatní, a není toho málo, nejsou to věci marginální, zazněly tady, tak je určitě dobré postrčit je trošku dopředu.

Opakovaně se dohaduji s panem Ťokem, že jsme se dohodli, abych se tady dozvěděl, že jsme se nedohodli. Tak někdo zřejmě té dohodě úplně nefandí.

Ale žádné návrhy z pozadí nebyly.

To mně přijde úplně absurdní. A celá story s letištěm Líně je zářným příkladem toho, jak to být nemá. O tom se soudíme už docela dlouhou dobu. Trvá to, nic moc se neděje. To si myslím, že je nepřípustné do budoucna.

Děkuji panu ministrovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal.

Dobrý den, pane předsedající. Já bych kolegyně a kolegy jenom rád seznámil s tím, protože se nechci vůbec pouštět do té dohody, kterou oba ministři uzavřeli, ale to, čím se zabýval výbor pro obranu a proč si také vyžádal případně projednání této situace. Tak jsem pochopil, bylo, že máme obavu, že některá letiště ztratí schopnost přijímat a poskytovat obrannou leteckou kapacitu. Tuto nejistotu, nebo tuto obavu explicitně formulovali zástupci Ministerstva obrany. Pokud tedy pan ministr dospěl k dohodě, tak já výsledek svěřuji do odpovědnosti ale nahlas za uchování obranných kapacit Ministerstvu dopravy a Ministerstvu obrany a nebudu požadovat přerušení a projednání na výboru pro obranu, kde jsme chtěli povolat zástupce obou rezortů, abychom tento aspekt řešili. Apeloval bych na oba rezorty, aby tento aspekt věci měly v úvahu.

Jestliže nebudeme mít letecké kapacity a novou ranvej nikdo nepostaví, pak nebudeme schopni pomoc přijmout. A to, že bychom se ubránili sami, v této chvíli není pravděpodobné. Děkuji.

Nicméně to ještě neznamená, že problém neexistuje. Ten problém existuje. To, co říká pan kolega Gabal, tak jinými slovy. Jestli chcete mít bezpečnou zemi, připravenou infrastrukturu pro letiště, nebo leteckou infrastrukturu, musíte to mít majetkově vyřešeno. Tam probíhají války, které jsou nedůstojné normálních lidí, to vám řeknu na rovinu. My jsme zažili nějaké uzavřené jednání hospodářského výboru, které se netěšilo příliš velké pozornosti, ale nám to tam stačilo.